Dneska bychom mohli říci, že tam nějaké existují, protože jsou tam v těch betonových svodidlech proluky, kde v případě havárie tam někdo může na chvíli to auto odstavit, nicméně pro zásah integrovaného záchranného systému tam ty bezpečnostní zóny prostě nejsou.

Z toho důvodu chci vyzvat Ministerstvo dopravy a já pevně doufám, že ve svém příspěvku nás pan ministr seznámí s tím, jaké kroky dál na tomto úseku plánuje, a apeluji na to, aby skutečně ta situace byla řešena urgentně.

Nicméně apeluji na to, aby se ta situace vyřešila co nejdříve, protože jinak se opět můžeme s tou kalamitní situací setkat, klimatická změna může přijít dneska v noci, za týden, skutečně to nelze odhadovat.

Pak bych se chtěl zeptat, jaké dopady a jaké vývody z toho Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic udělá, a to jak ty krátkodobé, tzn. co udělá teď v tuto chvíli, aby ta situace se na tom úseku co nejrychleji vyřešila, ale jaká opatření přijme i směrem do budoucnosti, aby se na dalších rekonstruovaných úsecích nejenom dálnice D1, ale i dalších páteřních sítí v naší republice minimalizovala rizika, která se na tomto úseku projevila. A tady se můžeme bavit o tom, co dělat s neuváženým a často nekorektním chováním dopravců a tady mám na mysli zejména kamionovou dopravu. Je potřeba se ptát, zda si jsme schopni vzít příklad ze zahraničí a skutečně plánovat ty rekonstrukce tak, aby tam po krátkých úsecích byly ty odstavné plochy a minimalizovali jsme riziko, že když dojde k havárii, zastaví se celá dálnice. A hlavně abychom měli vždycky na paměti možnost příjezdu integrovaného záchranného systému, protože samozřejmě ve dne tam někdy někde je schopen přistát vrtulník, ale v noci a v zimě to často možné není.

Mně volali dva lidé, kteří jsou od nás z regionu, pak jsem dostal ještě několik textových zpráv. A mimo jiné se jeden z těch lidí zastával autobusu, ve kterém bylo 56 dětí.

Samozřejmě děti komunikovaly se svými rodiči, kteří říkali: no tak vás odsud nějak dostanou... Ale jak?

Celkově tam strávily asi 11 hodin.

Je to vždycky velmi nepříjemné a nikdy za to nikdo nemůže. Ale tady jsme skutečně ta rizika podcenili. A můžeme být rádi, že tam nedošlo k žádnému závažnému zdravotnímu postižení a že tam nikdo nezemřel. To je potřeba říci. A je potřeba také říci, že těch lidí, kteří tam byli byli tam senioři, pak jsme zjistili, že autobusy s dětmi tam byly ještě minimálně dva, to znamená, skutečně ta situace byla velmi, velmi komplikovaná, velmi vyhrocená. A jestliže my se tímto nebudeme zabývat a nebudeme to chtít slyšet, tak se nám tahle situace může opakovat když ne na D1, tak na některé jiné páteřní komunikaci.

Vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, určitě bychom tady mohli diskutovat ještě o všech možných dalších aspektech, které provázejí neutěšenou situaci z hlediska rekonstrukce našich páteřních sítí. Myslím si, že je to asi nad rámec tohoto dnešního večera, takže já bych v tuto chvíli už nechal slovo panu ministrovi, aby nás seznámil se svým pohledem na tuto situaci. Pevně věřím, že také uklidní občany, kteří skutečně byli rozlíceni tou situací. A na závěr potom, až proběhne diskuse, jsme připravili usnesení, které vám bude rozdáno do jednotlivých poslaneckých klubů. Je to samozřejmě usnesení k diskusi.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Před otevřením všeobecné rozpravy vystoupí pověřený zástupce vlády, kterým je v tomto případě logicky pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se pokusím celou tu situaci trošku klidně a věcně rozebrat. Vnímám to, co tady říkal pan poslanec Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího. Prosím vás, nevytvářejme pocit ve veřejnosti, že jízda na dálnici D1 je nějaký hazard nebo situace, která se nedá přežít. Protože z těch emotivních vyjádření, která jsem mnohdy slyšel, to vypadá, jako že tady máme něco naprosto šíleného, co nikde ve světě nebylo.

Velmi si vážím toho, že je zde příležitost k tomu, abychom si vyjasnili některé otázky okolo modernizace dálnice D1 včetně toho, co se stalo v půlce prosince minulého roku na modernizovaném úseku číslo 12.

Rozumím tomu, že se jedná o dobrou příležitost. A mě to samozřejmě upřímně mrzí a všem těm, kteří tam zažili nepříjemné chvilky, se omlouvám.